Prosím máte slovo.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jménem našeho klubu navrhl jednu změnu programu.

Děkuji za podporu tohoto návrhu. Vidíte, jsme vstřícnost sama. Prosím. Děkuji, pane předsedající.